Poprosím kolegy, aby pokud diskutují, činili tak v předsálí. Prosím, máte slovo. Objekty jsou od sebe vzdáleny zhruba jeden kilometr a jsou pronajaty shodné soukromé firmě. Jde tedy o muniční sklady, říkal předseda vlády, které jsou provozovány v objektu, který patří Vojenskému technickému ústavu, který je státním podnikem zřizovaným Ministerstvem obrany. Munice, která je v těchto skladech uskladněna na základě smlouvy, je ve vlastnictví soukromé firmy.

Čili od roku 2011 započal smluvní vztah, na základě kterého byly tyto objekty pronajaty a na základě kterého v těchto objektech byla uložena munice. V důsledku těchto událostí, které předseda vlády popsal, byly složky integrovaného záchranného systému vystaveny zcela unikátní situaci, která se dá jen těžko srovnat s jakoukoli jinou událostí, se kterou máme v posledních několika desítkách let v České republice, nebo v tehdejším, dřívějším Československu, zkušenost. Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a armáda řeší tuto situaci s maximálním nasazením osobních a technických kapacit.

Cílem postupu státu je eliminovat jakákoli hrozící rizika pro bezpečnost osob, pro jejich zdraví, pro jejich životy a samozřejmě také eliminovat rizika pro jejich majetek. Absolutní prioritou státu v této souvislosti je tedy bezpečnost osob. Dosavadní průběh zásahu lze podle názoru předsedy vlády hodnotit jako profesionální a odpovídající požadavkům, které klade zákon na oblast integrovaného záchranného systému. Předseda vlády v této souvislosti ocenil práci pyrotechniků, pyrotechnické služby Policie České republiky, kteří denně s nasazením života provádějí nutné úkony v zásadě uprostřed minového pole. Řekl, že práce těchto lidí je nesmírně náročná, jsou to ti, kteří skutečně v dané lokalitě, v daném místě musí řešit tuto složitou situaci, musí se rozhodovat tak, aby zabránili škodám na lidském zdraví a lidském majetku. Je potřeba těmto lidem výrazně za jejich nasazení a statečnost poděkovat. Současně také platí, že ve věci probíhá vyšetřování ze strany Policie České republiky. Předseda vlády nám tehdy také na té mimořádné schůzi závazně slíbil, že jakmile to reálné okolnosti na místě samém dovolí, bude proveden odvoz zbylé munice odběratelům do jiných skladů vlastníků. To rád zdůraznil.

Sklady v Květné jsou pak zabezpečeny v souladu s vojenskými standardy, byla zajištěna ostraha příslušníky Armády České republiky a byla zajištěna i přítomnost samostatné jednotky požární ochrany. Ze zkušenosti s řešením vzniklé situace a z analýzy důvodu jejího vzniku je nezbytné vyvodit závěry pro budoucí postupy vlády a pro budoucí změny, které jsou nezbytné zejména v oblasti legislativy. Jde o změny právních předpisů upravujících nakládání s municí v naší zemí. V současné době se na tuto oblast vztahuje několik zákonných režimů, které nejsou dostatečně provázány. Každý z těchto zákonů také stanovuje rozdílnou formu provádění kontroly u subjektů, které nakládají s municí. Vzájemná koordinace kontrolních orgánů je ve státě spíše slabá.

Opakovaně se na základě návrhu ať už Ministerstva vnitra, nebo Ministerstva obrany touto otázkou zabývala. Pokaždé a v okamžiku, kdy vláda byla požádána o to, aby rozhodla o postupu, například šlo o nasazení příslušníků Armády České republiky, vláda těmto návrhům neprodleně vyhověla.

Na základě doporučení mimořádného předsednictva Bezpečnostní rady státu vláda rozhodla o výrazném posílení nasazení příslušníků a prostředků Armády České republiky v dané lokalitě. Současně vedle toho, že se vláda věnovala řešení tohoto krizového stavu, soustředila se také na analýzu právního řádu a na to, abychom připravili jasná, konkrétní opatření, která se nebudou týkat jen VlachovicVrbětic, ale budou se týkat celé České republiky a toho, jakým způsobem stát postupuje a jedná v oblasti nakládání s municí. Je naprosto nezbytná revize legislativy, je naprosto nezbytné posílení kontrolního systému.

Předpokládám, že z tohoto zasedání vzešla konkrétní doporučení pro postup vlády, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu a budou mít za úkol v krátkém čase navrhnout příslušné legislativní změny. Cílem předsedy vlády, tak jak nás tady informoval, bylo nejenom zajistit bezpečné dořešení této krizové situace ve VlachovicíchVrběticích, ale také garantovat občanům, že rok 2015 bude rokem, který využijeme ke všem nezbytným potřebným legislativním změnám.